Děkuji. Dalším poslancem, který je v pořadí, je pan poslanec Vlastimil Válek na pana ministra Miroslava Tomana. Máte zájem načíst interpelaci?

Tak doufám, že mu udělám tímto radost.

Samozřejmě existují různé situace.

A je několik možností, podle mého názoru. Vlastníka nelze dohledat, což je možné, protože již nežije a tak podobně. Nebo ten, kdo tam hospodaří, prostě nemá smlouvu s vlastníkem, eventuálně užívá pozemek bez souhlasu vlastníka a vůbec ho nezajímá, kdo vlastník je. Tedy můj dotaz, který pak uvedu v té písemné interpelaci, je, jakým způsobem Ministerstvo zemědělství kontroluje, zda ten, kdo žádá o dotaci na pozemcích, na kterých hospodaří, hospodaří na těch pozemcích proto, že je vlastní, anebo proto, že má nějakou smlouvu s vlastníkem těch pozemků. Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, opět bude interpelace vyřízena písemně do 30 dnů.

Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, já jsem již před prázdninami interpeloval bývalého ministra Milka ohledně situace kolem kůrovcové kalamity v České republice a ptal jsem se na plánované kroky Ministerstva zemědělství v této oblasti.

Respektive ve všech sedmi krajích, kterých se kůrovcová kalamita nejvíce dotýká. Ty kalamitní týmy začaly fungovat a můj dotaz směrem k Ministerstvu zemědělství je takový: Jakým způsobem Ministerstvo zemědělství koordinuje práci těchto kalamitních štábů a jak analyzuje jejich výstupy? A zda vůbec nějaká taková koordinace probíhá. V tuto chvíli to vypadá, alespoň podle zpráv, které mám já, že ty kalamitní štáby dobře fungují v rámci krajů, nicméně kůrovcová kalamita je dneska skutečně celorepublikovou záležitostí.

Takže to je druhý dotaz.

Takže to jsou tři dotazy, které směřují k panu ministrovi. Děkuji. Děkuji za vaši interpelaci, opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já se vás chci zeptat na zrušení etické komise z důvodu údajné nehospodárnosti. Chci se zeptat, jakým způsobem se na Ministerstvu spravedlnosti měří hospodárnost vyrovnání se s komunistickou minulostí. Jestli to vůbec lze změřit. Protože to není o nákladech na existenci této komise. Tím symbolem je nezávislý orgán, právě etická komise, která posuzuje odvolání členů třetího odboje proti rozhodnutí Ministerstva obrany a také je oceňuje. Vy navrhujete, jestli to dobře chápu, že odvolací institucí proti Ministerstvu obrany bude Ministerstvo obrany místo nezávislého orgánu. Pokud to bude dělat ministr obrany, tak případy budou posuzovat ve finále stejní úředníci, kteří rozhodují v první instanci. To si nebudeme namlouvat. Jen bych chtěl tady připomenout, že se bavíme o lidech, kteří pod komunistickou diktaturou trpěli, nemohli vykonávat své zaměstnání, mnohdy dělali podřadné práce a dodnes mají třeba menší důchody než bývalí příslušníci komunistické totalitní bezpečnostní moci. Chci se vás tedy zeptat na skutečné důvody, které vás k tomu vedou. Obzvláště když samotné Ministerstvo obrany nesouhlasí.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Vloni v dubnu Sněmovna odhlasovala jejich již sice zlepšený vzdělávací systém, kdy pro sestry už není nesmyslně třeba vysokoškolského vzdělání, ale zdravotnictví potřebuje plně vzdělané a odborné způsobilé sestry již po absolvování maturity středních zdravotnických škol. Takže se vás ptám, pane ministře, zda jste pro navrácení středních zdravotnických škol pod Ministerstvo zdravotnictví k zajištění jejich plnohodnotného zdravotního vzdělání a navrácení dostatečného množství odborně teoreticky i prakticky plně vybavených zdravotních sester do nemocnic.

Vážený pane ministře, o významu důvěry pro zdravotnictví asi nemá smysl dlouze vykládat.

Myslím, že taková kauza se důvěry českého zdravotnictví, ale i vědy nutně dotkne, samozřejmě nepříznivě. Vím, že postupem Ústavu experimentální medicíny se zabývala etická komise Ministerstva zdravotnictví. K jakému výsledku dospěla? Zaznamenalo Ministerstvo zdravotnictví více podobných kauz? A co ministerstvo pod vaším vedením udělalo, případně může udělat pro to, aby se neopakovaly? Děkuji za odpověď. Děkuji.